Podpoříte je? Děkuji.

Dobré odpoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Vážený pane premiére, vážená paní ministryně, děkuji za slovo. Moje interpelace se týká Vrbětic, které jsou v mém volebním obvodě. Ve Vrběticích při výbuchu muničního skladu došlo ke ztrátě dvou lidských životů, což je samozřejmě ta největší tragédie a největší ztráta. Materiální škody utrpěly firmy, stát i fyzické osoby. Bezpečnostní složky byly několik let vázány na likvidaci munice a ostrahu areálu a tím státu vznikly další náklady, aby byl schopen zajistit bezpečnost na našich silnicích nebo například v našich ulicích. Já jsem v médiích zaznamenal informaci, že zvažujete vymáhání náhrad škody na Ruské federaci, což si myslím, že je správný přístup. Chci se zeptat, zda Ministerstvo financí už v tomto ohledu podniká, byť nějaké přípravné kroky, minimálně tím, že mapuje terén a vyhodnocuje, jakým způsobem by se toto dalo zvládnout a jak dále postupovat. A také bych se chtěl zeptat na to, zdali stát odškodňuje nebo odškodní například majitele zemědělské půdy a lesů, popřípadě další poškozené, kteří kvůli výbuchům nemohli na svých nemovitostech hospodařit a využívat je. Nejde jenom o to, že utrpěli takto přímé ztráty, ale logicky ten majetek, například ty lesy, kde nemohli hospodařit, nějakým způsobem zpustl, napadl ho kůrovec a podobně, takže oni nemají jenom tu ztrátu přímou, ale taktéž budou muset ten majetek dát do původního stavu, což taktéž bude stát rozhodně nějaké finanční prostředky. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Tímto krokem vláda přispěla k částečnému zmírnění následků výbuchu v regionu.

Je tady vážné podezření, že to bylo provedeno příslušníkem konkrétní země, to znamená Ruské federace, a budeme se obracet prostřednictvím Ministerstva zahraničních věcí o náhradu škody. My jsme na Ministerstvu financí provedli takové vyčíslení dostupných informací, které zatím máme. Ta škoda se pohybuje kolem 1 miliardy.

A jsme k dispozici, připraveni spolupracovat s Ministerstvem zahraničních věcí, připravujeme veškeré podklady.

Děkuji za odpověď, ale hlavně za ten zájem, protože jak vlastně z toho výčtu bylo vidět, že také některé škody vznikaly vlastně i poté, co byly ty první částky vyplaceny, protože prostě ti lidé se tam dostali až relativně nedávno, pokud se na ty své pozemky dostali.

Já si nedokážu představit... to bylo dokonce štěstí v neštěstí.